Rozpočtový výbor ten návrh schválil.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí. Vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, budu teď reagovat na příspěvek pana poslance Vilímce. V podstatě je potřeba říct, že ta výroční kontrolní zpráva se skutečně zjednodušuje, takže krok dopředu to určitě je.

Pokud zjistím, že tomu tak není, že ta data jsou tam sbírána zbytečně, tak samozřejmě Ministerstvo financí změní svůj postoj k tomuto pozměňovacímu návrhu. Já vám děkuji.

Není tomu tak. Žádný další návrh na vrácení nepadl. Prosím, máte slovo. Nebojte, nebudu opakovat pozměňovací návrhy, které jsem představoval v obecné rozpravě.